Nyní se budeme zabývat návrhem pana poslance Klána. Omlouvám se. První návrh je vyřazení bodu z již schváleného pořadu a je to bod číslo 104. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro vyřazení tohoto bodu. Proti? Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 108, do kterého je přihlášeno 150 přítomných, pro 124, proti jeden. Konstatuji, že návrh byl přijat. Nyní se budeme zabývat návrhem na zařazení nového bodu, který se nazývá prosím pana poslance Klána, aby mě kontroloval je to Návrh na volbu členů do vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky D47.

Proti?